Ano. Je prosím ještě nějaký jiný návrh na přikázání výborům? Není budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 83 přihlášeno 149 poslanců, pro 43, proti 55. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání pouze ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu, a končím projednávání tohoto bodu v prvém čtení. Dvě omluvy.